Děkuji, paní ministryně. Zeptám se pana zpravodaje, jestli má rovněž zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem.

Hlásí se pan ministr financí, tím otevře zpátky rozpravu. Pane ministře, prosím.

Jsme zpátky v obecné rozpravě, tudíž nyní faktické poznámky mohou být uplatněny.

Děkuji za slovo. Já bych rád zareagoval jenom na tu část, která se týkala mě, na paní ministryni. Nevím úplně, jaké má paní ministryně informace, ale bezesporu ne úplně korektní.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád reagoval na poznámku paní ministryně, která se týkala mé osoby, ze začátku jejího projevu, což byla zřejmě určitá reakce na můj projev, když jsme tady jednali o výcviku ukrajinské armády na našem území. Bylo to v době, kdy v médiích už probíhaly informace o českých dobrovolnících, kteří působí na ukrajinské straně v ukrajinském konfliktu, i s tím, že někteří tam působili jako instruktoři. To znamená, já jsem nevyzýval k žádnému vysílání naší armády na Ukrajinu, právě naopak jsem reagoval na situaci, která už tam je, protože když už tam ti instruktoři jsou, tak můžou cvičit přímo na místě. Tak to jenom abych uvedl na pravou míru to, co tady zaznělo. Děkuji vám. Děkuji. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova paní ministryně.

Měl jsem takovou představu, že se ptám na to, jak dlouho se tedy bude vyhodnocovat a jakým způsobem bude hodnocen, že je úspěšný; pokud nebude úspěšný, co bude následovat. Co se týká těch informací, co dostane armáda o občanech, samozřejmě ona armáda ty informace potřebuje, to chápu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové. Já bych jenom uvedl na pravou míru to, co jsem zde řekl o krajských vojenských velitelstvích.

Takže tímto způsobem bych to rád dovysvětlil. Děkuji, to byla poslední faktická poznámka. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu tedy opětovně končím.

Nikoho nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? Hlasování číslo 75, bylo přihlášeno 155 poslanců, pro hlasovalo 148. Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Nyní tedy budeme hlasovat o zkrácení lhůt.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zeptám se, jestli bude zpochybněno hlasování, nebo nebude?